Jak to bylo asi platné té firmě? Ale i kdyby byla jediná, je to normální?

Seznamte se s tím případem, já vám ho předám. Zkuste se zastat této řádné firmy, která platila. Kde už 2,5 roku trvá kontrola bez výsledku. A pořád nám tady říkáte: my jsme ti, kteří správně vybírají daně.

Já si myslím, že ne!

Firma je úplně bezbranná v tom okamžiku.

Je logická, až na to, že když to samé říká firma, tak to neuznává.

Jak může stát a Finanční správa spravedlivě chtít po podnikatelích, aby si to ohlídali, když to není schopna ohlídat sama? To je generální finanční správa. A její zdůvodnění? S tou firmou nikdy nebyly problémy a nabídli nejnižší cenu.

Ale pan poslanec Pilný gratuluje Finanční správě.

A teď k tomu dejme pokuty. Kontrolní hlášení. Mluvil jsem tady o tom před několika měsíci, vzpomeňte si, to byl den po tiskové konferenci, kde ministr Babiš oznámil, že Finanční správa postupuje nelidsky. Ne opoziční poslanec, ne politický protivník, ale ministr financí.

V lednu, devět měsíců poté, dostal pokutu 30 tisíc korun. Podotýkám, že i finanční úřad v zamítnutí toho odvolání přiznal, že tento daňový subjekt pravidelně a bez problémů platil daně, pravidelně a bez problémů plnil své daňové povinnosti, nicméně na vyhovění.

Kde je skutek té tiskové konference, kde byl pan ministr Babiš, jeho skvělá náměstkyně a jeho skvělý šéf Finanční správy?

Bohužel. A to není správný přístup.

Mě by to docela zajímalo, ale nemám se koho ptát, když se podívám do těch lavic za sebou.

Pak se nedivte rozhořčení malých podnikatelů, kteří říkají: Oni mohou a my ne. Já je uznávám, ano, neodpověděl jsem, nemám účetní na hlavní pracovní poměr, je to moje chyba, 30 tisíc, nikdo se se mnou nebaví. Výsledek nula.

Já bych poprosil pana premiéra, když tady není ministr financí, aby minimálně pro členy rozpočtového výboru nechal zpracovat statistiku, kolik soudních sporů doběhlo, kolik vyhrála Finanční správa, kolik vyhrály ty daňové subjekty.

Stát to jsou konkrétní lidé. O to se snad nepřeme.